Provedli jsme celou řadu analýz, předložili několik variant, jak postupovat. Stručně to zopakuji.

Variantu 3 jsme vyškrtli proto, že by znamenala poměrně velké náklady, těžbu velkého množství hlušiny, než by mohlo začít být těženo uhlí. Čili nevychází to ekonomicky. Zbývají tedy varianty pouze dvě, tzn. prolomení na Dole Bílina, jenom případně prolomení na obou dvou lomech.

Za prvé.

ČEZ zároveň podepsal s těžaři v severních Čechách opční smlouvu, která mohla být použita letos, případně v roce 2019, že jim tu elektrárnu může, ale nemusí přenechat. V roce 2019 bude znovu rozhodovat.

Je to téměř celá těžba.

Pokud ovšem budou úspěšné tlaky některých iniciativ, které chtějí jednak omezit životnost Dukovan a zabránit výstavbě nových bloků, tak je třeba jasně říci, že to uhlí potřebovat budeme, protože elektřinu někde vyrobit musíme.

V tuto chvíli to vypadá, že to rozhodování by mohlo přijít někdy v říjnu nebo v listopadu, protože je přislíbeno ještě jedno projednávání s tripartitou, které proběhne v říjnu, a poté rozhodne vláda.

Jsme připraveni samozřejmě na jednání ve výborech, především ve výboru hospodářském, diskutovat všechny problémy s tím spojené, předložit příslušné nařízení vlády, příslušné analýzy, tabulky a bilance. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní požádám zpravodaje, pana Milana Urbana, o jeho závěrečnou řeč. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, protože pan ministr mluvil o limitech, tak já nemůžu udělat nic jiného, než k tomu říci také nějaké stanovisko, ale budu mnohem stručnější. Aby bylo zřejmé, že pan ministr nemluvil za celou sociální demokracii, proto to musím říct na mikrofon. Já si naopak myslím, že limity na Dole Československé armády by měly být prolomeny, a myslím si to nejen ze sociálních důvodů, o kterých tu byla řeč, ale myslím si to i z důvodů hospodářských, národohospodářských a dlouhodobé stability energetiky v České republice, protože myslím si, že si nemůžeme dovolit tak významné nerostné bohatství odepsat. Řekl jsem ale, že bych chtěl to rozhodnutí, než bude definitivně schvalován tento zákon, a řekl jsem to s vědomím toho, že nebudu navrhovat přerušení tohoto bodu. To snad proto, aby mě kolegové pochopili. Někdy je lepší mýlit se se stranou než proti straně. Myslím si, že bude dostatek prostoru ve výborech k tomu, abychom ty analýzy, případně některé věci, byli schopni dotáhnout do takové fáze, aby bylo možno zodpovědně rozhodovat o výsledku, tedy o tom, zda bude, či nebude schválen v nějaké nebo jiné podobě tento zákon.

Takže já samozřejmě děkuji za každou debatu, za všechny názory, které tady na mikrofony zazněly, a věřím pevně, že výbory budou sloužit k tomu, aby postřehy, náměty, výzvy a doporučení byly v těchto výborech projednány, a že se tak posuneme o kousek dopředu. Snad ještě jednu poznámku.

Mysleme také na to. Já vám děkuji. Obecná rozprava je ukončena, ale s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek. Máte slovo. Budu opravdu velmi stručný. Oceňuji upřímnost pana poslance Urbana i to, že na parlamentní půdě můžeme vyslechnout názorový střet dvou čelných představitelů sociální demokracie.

Možná to bude rychlejší. Děkuji. V průběhu rozpravy zazněly dva návrhy, a to jak na zamítnutí, tak na vrácení. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl předložen panem poslancem Kádnerem a paní poslankyní Aulickou. Já tedy zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Registruji vaši žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Nyní budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí se zamítnutím předloženého návrhu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 62. Přítomných poslankyň a poslanců je 166, pro návrh 33, proti 109.